Protože nebyl přijat, hlasujeme G paní poslankyně Pekarová Adamová, taktéž navýšení 80 %. Děkuji. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko ministerstva? Děkuji. Kdo je proti? V hlasování číslo 41 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 40, proti 40. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Nesouhlasné. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Nesouhlas. Stanovisko ministerstva? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Nesouhlas. Stanovisko ministerstva? Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Nesouhlas. Stanovisko ministerstva? Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Ano, já přednesu usnesení: